A prosím vás, zkuste pokračovat v tom, co my jsme vymysleli také.

Ne, já to podporuji, ale abyste to utratila všechno.

Doprava a tak dále.

Vždyť proč vlastně tato vláda neplní svůj program zase?